Měl bych i dotaz na pana kolegu Kalouska. Je tady. Já neznám tyhle věci a jako bývalý ministr možná mi k tomu podáte vysvětlení. A měl bych dotaz i na pana Babiše, ten tu není, ale i na vás. Kdy vlastně vznikla možnost vydávat korunové dluhopisy? Dotaz konkrétně na vás prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego Kalousku, proč vy jste za vaší vlády již nepřistoupil k nějakým opatřením, která by toto řešila. Vy jste to vysvětloval ve svém projevu, že to není věc legislativy. Pan ministr Babiš to evidentně ve věci legislativy vidí, proto měl na včerejšek připraven pozměňovací návrh, ale já se ptám ještě vidím, že pan Kolega Kalousek chce reagovat , kdy vznikla ta možnost vydávat korunové dluhopisy.

To mě osobně jen utvrzuje v tom, že kolega Rais měl pravdu. Děkuji za slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ta možnost tady byla.

Samozřejmě tomu odpovídala i úroková míra.

To nebyl problém. Také není pravda, že jsme je vydávali proto, že jsme jinak nebyli schopni sehnat peníze na trhu. Byly normální úrokové míry a nebyl jediný důvod, proč na dluhové službě státu by měli vydělávat pouze finanční instituce, proč by to nemohl být slušný spořicí produkt pro střední třídu, která si koupí za sto, dvě stě tisíc korun dluhopisy.

To si pamatuji dodnes, to bylo na den smíření.

My jsme zareagovali okamžitě. Vzpomínám si, že hned v lednu 2012 jsem jako ministr financí prosil své kolegy z klubu TOP 09, ať předloží poslaneckou novelu.

Poslanecká novela také byla předložena a ten zákon začal platit.

Pochopitelně že takovýto zásah Finanční správy mívá velmi často dohru u správních soudů.

Dovolte mi ještě jednu technickou připomínku.

Mě hlavně šokovalo, jak primitivní podvod to byl, protože dnes se to dělá mnohem sofistikovaněji a hůře se to odhaluje.